Přece to je něco, co je naprosto standardní. No bohužel není.

Pardon, abych neurazil Dány, ve státě českém. Jsem rád, že tímto krokem ta věc bude vyřešena i směrem k tomu, jak mají konat české soudy. Na závěr, ono to tady zaznělo od paní předkladatelky, připojuji se k tomu, abychom zkrátili lhůtu pro jednání na 30 dnů, tak abychom ideálně na příští schůzi, která bude na konci ledna, mohli v rámci druhého, a následně třetího čtení ten zákon doprojednat. Myslím si, že to je důležité. Děkuji pěkně. Vaše dvě minuty, prosím.

Příznivý v tom smyslu, že se konečně dostáváme k dětské problematice, kterou se tedy marně snažíme otevřít třeba na výboru pro ochranu práv dítěte. Neustále říkáme, jak nefunguje opatrovnický systém, potřebujeme tedy konečně projednat návrh zákona o dětském ombudsmanovi. Potřebujeme změnit přístup soudů, to tady také zaznělo. Mimochodem v Mostě máme výborného soudce, který v opatrovnických věcech funguje velice dobře. To jsou takové extrémy.

Opravdu jsme se k tomu dostali pozdě.

Prosím, máte slovo. Jenom doplním svoje předřečníky, protože víte, že Sněmovna se možná bude scházet nejenom ten příští týden, ale není vyloučeno, že se bude scházet i mezi svátky, mezi vánočními svátky, a z tohoto důvodu se domnívám, že není zcela vyloučeno umožnit tady ještě rychlejší projednání zákazu dětských dluhů, koneckonců zkrácení lhůt je možnost, kdy můžeme věc co nejrychleji projednat. Z tohoto důvodu si jako zpravodajka dovolím navrhnout zkrácení lhůty na 10 dnů, a pokud by toto neprošlo, potom zkrácení lhůty na 30 dnů. Lhůta pro projednání je 60 dnů.

Na 30 dnů. Na 30 dnů.

Učinila jsem návrh. Ano, já tomu tak taky rozumím, takže navrhujete na 10 dnů a tam je možné, že to může někdo nám tady zavetovat, dva poslanecké kluby nebo 50 poslanců. Pan poslanec Marek Benda. Řekněte mi prosím někdo, kdy končí lhůta deseti dnů. Já už mám fakt jako dnešního...

Prosím všechny, aby pro tento návrh nehlasovali. Prosím, máte slovo.

Ale z toho důvodu, že není vyloučeno, že budeme jednat, tak jsem jenom vytvořila jako zpravodajka tímto návrhem prostor, abychom byli připraveni. To je všechno. Jsou to dva návrhy a myslím si, že oba dva jsou možné.

Ale jsou to dva návrhy, a já se domnívám, že jsou hlasovatelné.

Já jsem vás přes tu roušku neslyšel.

Pan poslanec Marek Výborný. Děkuji za slovo. Kolegové, kolegyně, myslím si, že to je poměrně vážná věc, kterou projednáváme, a to i, zdůrazňuji, jedná se o novelu občanského zákoníku.